V naší skupině máme děti od sedmi měsíců až do tří let. Nejpočetnější skupinou jsou děti ve věku jedenapůl až dvaapůl roku, nejmladšímu bylo v době nástupu sedm měsíců to byl ten případ, o kterém jsem mluvil.

Naše vychovatelky mají praxi a vzdělání v požadovaném oboru a máme u nich povinnou znalost anglického jazyka. Podmínky a parametry jsme nastavili už předem podle tohoto zákona. To znamená, pokud máte zájem a pochybnosti, můžete zajet k nám, přijít se podívat, jak to funguje právě už podle tohoto navrhovaného zákona. Mezi našimi zaměstnanci je zařízení dětské skupiny vnímáno nesmírně pozitivně a jako významný benefit. Proto je o služby obrovský zájem. Kapacita zařízení je plně obsazena. Mezi maminkami jsou i vědeckou komunitou oceněné vědecké pracovnice, které se právě díky našemu zařízení mohou věnovat jak své rodině a dětem, tak právě své náročné práci a rozvoji české vědy. Největší odměnou pro nás, pro zaměstnavatele, ale možná hlavně argumentem pro vás poslance při hlasování by měly být ty šťastné děti a spokojené maminky, které se mohou věnovat práci v doslova blízkosti svých dětí. Proto bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto zákona.

Děkuji, pane předsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla reagovat na paní poslankyni Kovářovou, která zde hovořila o tom, že tento návrh připravil již ministr Nečas. Ano, připravil, v trošku jiné podobě.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Víte, my jsme nebyli ti, kteří rušili podnikové jesle a podnikové školky, a dneska kdo ví, co z nich všechno je. Tím vznikl nedostatek mateřských škol a jesle skoro vůbec nemáme.

Já bych zareagovala na výrok předřečníka v tom smyslu, že pro obce nebude výhodné stavět mateřské školy. Obce dostávají z rozpočtového určení daní na žáky v mateřských školách příspěvky. To se dětských skupin netýká. Takže obec má možnost se rozhodnout, zda postaví školku, bude tam mít děti, na které dostane příspěvek, či zřídí dětskou skupinu, na který příspěvek dostávat nebude. Nyní paní poslankyně Anna Putnová, také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě jednou dobré dopoledne. Já bych jenom chtěla připomenout, že tento návrh zákona skutečně vznikl v dílně poslanců a především pravicové vlády a 27. května loňského roku jsme to dostali elektronicky k projednávání.

Je to další alternativa, možnost formy péče o děti v předškolním věku. My bychom přece neměli zavírat oči před tím, jak se proměňuje společnost. Ubývá všech těch forem, na které jsme ještě my jako naše generace byli zvyklí. Ta proměna společnosti je výrazná. Chceme, aby se nám rodilo více dětí.

Nyní ještě další dvě faktické poznámky, ještě pan kolega Soukup počká. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré dopoledne.

Na tom, že nás v jedné třídě bylo 40. V jedné třídě nás bylo 40! Tady skutečně, jak říkaly mé předřečnice, byl návrh, který pocházel ještě od pana Nečase, když byl ministrem práce a sociálních věcí.